A on, že jednu koupí domů.

Budu pokračovat dál.

A myslím si, že i vy jako opozice jste z toho byli vyloženě zaskočeni.

Mě by zajímalo, pane ministře, kdybych teď řekl: No přece nemůžeme rušit EET jen tak jedním hlasováním.

Berete si slovo.

Kolegové, tak to je asi tak všechno.

Nechte aspoň dobrovolně.

Vždyť oni jsou na to zařízení.

No asi to taky přežijí, to máte pravdu.

Já jsem tam nedělal, ale dovedu si to představit. A musím říct, že za dob řízení ministerstva panem Babišem a lidmi, kteří se dostali na vedení Finanční správy, ta Finanční správa určitě zlepšila svou kvalitu. Ale já nepopírám, že se tam staly nějaké chyby. Já vůbec neberu legitimitu tomu, že nějaký soud řekl, tady jste, státe, pochybil a koukejte to napravit. To přece je normální v těch obrovských číslech.

My jsme to přece viděli, pane ministře.

To je pravda.

A připomínám, že sice ministry můžeme oslovovat napřímo, ale poslanci se vzájemně oslovují prostřednictvím předsedající.

A musím se ohradit.

To ano, to jsem řekl.